Návrh zákona rovněž odráží tu skutečnost, že přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu umožňuje získat pro unijně zapsaná označení původu vedle ochrany unijní i ochranu mezinárodní.

Návrh zákona stanoví lhůty pro podání žádosti o unijní zápis a žádosti o mezinárodní zápis tak, aby mohly být žádosti včas vyřízeny a aby byla zachována kontinuita ochrany označení původu a zeměpisných označení pro zemědělské výrobky a potraviny vyplývající z dosavadního národního a mezinárodního zápisu. Zároveň se tímto návrhem zajišťuje včasné splněné oznamovací povinnosti České republiky jakožto členského státu Evropské unie podle zmíněného nařízení 2019/1753.

Vážené dámy a pánové, chtěl bych vás tímto požádat o podporu tomuto materiálu.

Návrh zákona je předkládán Poslanecké sněmovně opakovaně, neboť v předchozím volebním období jej Poslanecká sněmovna nestihla včas schválit. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, byl jsem pověřen, abych vás seznámil se sněmovním tiskem číslo 161.

Byl připraven Úřadem průmyslového vlastnictví jako spolugestorem Ministerstva průmyslu a obchodu z důvodu plnění legislativních závazků České republiky, vyplývajících z členství v rámci Evropské unie. Hlavním cílem návrhu je odstranění dvojkolejnosti ochrany označení původu ve prospěch unijní ochrany a zrušení národní ochrany označení původu a zeměpisných označení u zemědělských výrobků a potravin včetně vína a lihovin.

Větší část zápisů pochází ze sedmdesátých a následujících let 20. století a v současnosti nesplňuje požadavky, které na zápis klade nyní platné právo Evropské unie. Proto uvedeným návrhem dochází ke zrušení národní úpravy ochrany označení původu a zeměpisných označení v případech, kdy je takovému označení nyní poskytována ochrana unijní, a k odstranění nedůvodných rozdílů v kvalitativních požadavcích na parametry národní a unijní ochrany označení původu a zeměpisných označení uvedených výrobků a potravin. Jak už řekl pan ministr, návrh zákona dále odráží skutečnost, že přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu umožňuje získat vedle ochrany označení původu nebo zeměpisných označení podle unijních předpisů i ochranu mezinárodní pro unijně zapsaná označení.

Závěrem své zpravodajské zprávy konstatuji, že předložený návrh je v zájmu českých zemědělců a výrobců potravin, neboť zajistí ochranu jejich výrobků na mezinárodní úrovni. Děkuji za pozornost. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Novák. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu číst, ano, budu číst svá slova, která jsem si pro vás připravil, sám, a překvapivě jsem přišel tento návrh podpořit, pochválit, protože konečně po dlouhé době nám přišla z Evropské unie směrnice, která má opravdu pozitivní dopad na naše podnikatele, živnostníky, zemědělce, a za to jsem vás přišel pochválit, protože právě ochrana názvů jako například Olomoucké tvarůžky, Žatecký chmel a mnohé další právě tímto aktem posílí. A je potřeba říci, že postupně rovněž přibývají i nově sjednané dohody o volném obchodu Evropské unie se třetími zeměmi, které tuto oblast upravují. To vytváří nové obchodní příležitosti pro držitele tohoto druhu práv k duševnímu vlastnictví jak na úrovni unijní, tak i právě ve specificky českém kontextu. Evropská unie loni v únoru přistoupila k novému rozšíření Lisabonské dohody Světové organizace duševního vlastnictví, k takzvanému Ženevskému aktu. Možnost samostatného přístupu má právě i Česká republika, a to je to, co je pro nás dnes důležité. Ochrana označení původu a zeměpisných označení má v Evropě a konkrétně i v Česku dlouhou tradici a buďme rádi, že Česko stále zachovává a bude mít možnost zachovávat své tradice.

Na rozdíl od ochranné známky může být zeměpisné označení původu uděleno i sdružení držitelů práv, nikoli tedy pouze jednomu subjektu. Držitelé dokonce ani nemají povinnost registrovaný název po čase obnovovat. Zeměpisné názvy jsou chráněny proti napodobování zápisem do veřejného rejstříku a jsou určitou zárukou kvality pro spotřebitele. Nejčastěji se jedná o vína, lihoviny, piva a různé další potraviny. Spadají sem ale i produkty nezemědělské a tady je potřeba připomenout, že máme i české poklady jako český granát nebo vambereckou krajku. Ty však na rozdíl od produktů zemědělského původu nejsou v Evropské unii chráněny evropskou legislativou. V mnohých případech mají tato značení nespornou ekonomickou a kulturní hodnotu, pozitivně přispívají k turistickému ruchu a dodávají produktu unikátní příběh vyhledávaný spotřebiteli. A právě ten dále zvyšuje jejich atraktivitu.